Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. A tímto vlastně uzavíráme ten oběhový balíček čtyř norem. Tady se přiznám, ale on to určitě pan senátor Nytra řekne, to vysvětlení, tady se přiznám, že jsem byl v Senátu na plénu trošku překvapen, protože oba senátní výbory, které návrh zákona projednávaly, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i výbor pro hospodářství, zemědělství, dopravu, doporučily schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, ale potom na plénu byl ten návrh zamítnut.

My tady za několik měsíců, doufám, budeme mít ve Sněmovně ten navazující zákon o zákazu jednorázových plastů a tohle je v podstatě taková báze, na které ten zákon bude postaven, a on tady zavádí docela revoluční pojmy, jako je ekomodulace, tedy to, jakým způsobem výrobci, dovozci budou muset zohledňovat ten životní cyklus především obalů tak, aby tyto obaly měly co nejmenší dopady na životní prostředí a samozřejmě, aby ti, kteří dělali ty obaly s nejmenším dopadem, tak z toho také profitovali, a tím pádem bychom samozřejmě zlepšovali dále možnosti nejenom pro třídění, což už tady padlo, ale především pro recyklaci, protože my dneska skvěle třídíme, ale s tou recyklací stále samozřejmě ty komplikace jsou. Hodně jsme se tam bavili právě o autorizovaných obalových společnostech a já jsem znovu připomněl i v Senátu, že návrh, který šel ze Sněmovny, zásadním způsobem rozšiřuje povinnost autorizovaných obalových společností podrobit své hospodaření a vykazované údaje důkladným auditům, aby byla zajištěna kontrola, což dneska opravdu tolik není. Dále jsou stanoveny další mnohé povinnosti, omezení těchto společností, třeba zákaz podnikat v oblasti nakládání s odpady nebo povinnosti vytvářet finanční rezervu.

A jenom tady znovu říkám, protože ty debaty byly velké, že návrhy, které šly na podmínky pro nějaké další autorizované obalové společnosti, byly daleko přísnější než ty, které nakonec Ministerstvo životního prostředí zvolilo.

Takže i v tomto případě ten návrh považuji za dobrý kompromis a poprosil bych vás o hlasování tak, abychom samozřejmě opět potvrdili verzi, která šla z Poslanecké sněmovny.